Trošku odbočím.

Chci ocenit ty členy vlády, kteří jsou přítomni a kteří se zapojili do debaty. Takhle já si představuji parlamentní debatu. Nemusíme spolu souhlasit, ale máme si spolu vyměňovat názory, fakta, ideje, hájit hodnoty, které jsou vlastní té či které politické straně. Už tak jednáme dlouhé měsíce v polovičním formátu a ani v tom polovičním formátu nejste ochotni připustit debatu, do které by se mohli zapojit ti, kteří nejsou vybaveni přednostním právem. My vás nepřesvědčujeme o tom, abyste hlasovali pro konkrétní návrh zákona či že byste nemohli přijít s nějakým lepším řešením, s dobrým pozměňovacím návrhem. A to je špatný přístup, který se nám nevyplatí. Nám všem.

A teď nejde o poslance opozice, což samozřejmě... dobře, kdybychom mohli spolu projednávat konkrétní návrhy zákonů, ale jde o ty, kterých se ty zákony týkají.

A teď mi dovolte, abych se postupně vyjádřil ke třem návrhům zákonů.

Loni v dubnu jsme byli spolu v jednom diskuzním pořadu České televize a paní ministryně oznámila, že vládní pomoc podnikatelům a občanům do konce roku bude ve výši 1,2 bilionu korun.

Mám před sebou výsledky státního rozpočtu, mám před sebou oficiální dokumenty Ministerstva financí. Ne opoziční tabulky. A i kdybych byl mimořádně velkorysý a souhlasil s tím, že každý řádek v té pomoci tam patří, což není pravda, nevím, jak s covidem souvisí zrušení daně z nabytí nemovitosti, fakt nevím. My jsme to navrhovali už asi před čtyřmi lety a o tom covidu tehdy ještě netušil vůbec nikdo na celém světě, takže to není fér.

A tady já vidím největší problém vlády a to je podle mě klíč k tomu, proč veřejnost ztrácí důvěru v kroky vlády, ztrácí ochotu dnes a denně dodržovat všechna nařízení. Malý příklad. Pamatujete si mnohá vystoupení ministra Havlíčka, který říkal: nebojte se, podnikatelé, já navrhnu, abychom hradili, už je to podruhé, sto procent nájmů, které musíte platit. Je tam sto procent? Není tam sto procent! Je tam padesát procent. Opět slib, opět očekávání, opět zklamání.

Jsou ta opatření vlády logická?

Co řekne ministr zdravotnictví? My jsme horší než Rakušané? Jak to může říct ministr české vlády?

Je reálný problém, je málo vakcíny. Nikdo rozumný z toho nemůže obvinit českou vládu. My to samozřejmě neděláme, tak abychom pak nevedli polemiku o něčem, co nikdo neřekl. Nicméně byl spuštěn diletantsky připravený systém registrace a rezervace.